Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vilímce, který navrhuje, aby bod číslo 113, zrušení silniční daně, byl zařazen nejprve tedy první návrh hlasování: bod číslo 113 aby byl zařazen jako třetí bod v úterý 3. května.

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti návrhu?

A dále aby tento bod číslo 113 byl zařazen 6. 5. jako první bod po již pevně zařazených bodech.

Hlasování s pořadovým číslem 260, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro návrh 35, proti 78. Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti návrhu?

Tento návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

Tento návrh byl také zamítnut. Nyní budeme hlasovat návrhy pana poslance Adamce.

Je zde návrh, aby bod číslo 42 a 82 byl hlasován na zařazení každé úterý této schůze po pevně zařazených bodech.

Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Je to trochu jinak.

Omlouvám se, pane předsedající, je to trochu jinak, protože jeden návrh je ve třetím čtení, tam je to trochu jinak.

Ve dnech, kdy jsou třetí čtení.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat tedy, aby tento bod byl zařazen na čtvrtek 21. po již pevně zařazených bodech.

Návrh byl zamítnut.

Ještě, pane poslanče, pro upřesnění. Bod číslo 45 je také ve druhém čtení, není ve třetím čtení.

Souhlasíte s tím? V tom případě budeme pokračovat a budeme hlasovat o bodu 42, aby byl zařazen na pátek 22. dubna po již pevně zařazených bodech. Kdo je proti tomuto návrhu?